Další pozměňovací návrh doplňuje nový odstavec, který umožňuje obcím v případě potřeby stanovit všem původcům odpadu na svém území pro konkrétní druhy odpadu jednoho přepravce. Smyslem je víceméně zamezení nějakého nekoordinovaného svozu odpadů.

Je to i jakási ochrana obyvatelstva před zvýšeným rizikem zvýšené silniční dopravy nákladních vozidel apod.

Vlastně je to jakýsi princip účelového vázání získaných prostředků. My ho navrhujeme zahrnout i do zákona o odpadech. Další pozměňovací návrh, tím se navrhuje, aby byla stanovena povinnost provozovatele skládky, to už se týká skládkování, mít zabezpečené peněžní prostředky nejenom pro tu první, ale i pro druhou fázi provozu skládky.

Smyslem je, aby byly obce motivovány k podpoře likvidace biologického odpadu obyvateli samotnými.

A pak jsou tady poslední dva pozměňovací návrhy.

Čili už ten samotný pojem zavdává potenciální riziko výkladových problémů, co to je spalovna komunálního odpadu.

Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchala celou rozpravu a všechny předřečníky a rozhodla jsem se, že vystoupím na konci a shrnu některé věci opravdu z praxe, protože tady padaly totálně nepoužitelné věci, těžko aplikovatelné.

Proto se stanovovalo v sušině, protože je to jeden z nejčistších, nejběžnějších postupů, jak dokázat, zda ten odpad je ještě využitelný a zda je využitelný právě pro energetické využití anebo pro další recyklaci.

Jak chcete řešit, když chcete zakázat skládkování, chcete zakázat spalování, dát spalovací poplatky, když my máme připravena zařízení, která budou zpracovávat a recyklovat odpady?